Děkuji za slovo. Když mě uvádějící profesor Máca před mým vysokoškolským působením vždycky říkal, pane kolego, vy máte představu o tom, že všichni, kdo vás poslouchají, mají stejné penzum znalostí.

Ale taky po nějaké době. Ty někdo musí nastavit.

Já vám děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil reagovat v podstatě na paní poslankyni Černochovou.

My jsme připraveni aspoň za sebe hovořím teď v této situaci připustit druhé čtení, kde o této věci můžeme diskutovat na odborné úrovni na odborné úrovni a můžeme přijmout pozměňovací návrhy, protože pan ministr v rámci své působnosti možná jedenáctkrát, možná dvanáctkrát žádal o zařazení tohoto bodu, a nepodařilo se.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě při této příležitosti zareagoval na pár věcí.

Chtěl bych opravdu zdůraznit, že se nejedná o komplexní pozměňovací návrh, ale pozměňovací návrh bude pouze zpřesňovat předložený návrh a obsahově ho nijak nemění, pouze ho doplní. Zazněla tady celá řada věcí, kdy ještě bych rád na ně zareagoval. K tomu pozměňovacímu návrhu ten bude podrobně projednán na půdě výborů, kde je k této diskusi samozřejmě prostor. Potom může být i na půdě komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství jednání o připravovaných změnách, které by tento zákon měl přinést. Včetně připravovaného pozměňovacího návrhu byly diskutovány se všemi zástupci poslaneckých klubů, mimo SPD, ať jsme naprosto přesní. Dále bych chtěl zareagovat, byť moji předřečníci již na to reagovali, NÚKIB tento návrh zákona podporuje a bere ho jako doplnění systému proti nejzávažnějším útokům ze zahraničí. Nebudu tady opět a znova vysvětlovat kybernetický prostor, rozložení a v tom jednotlivé gesce jednotlivých úřadů, jak to mají na starosti, to již tady opět zaznělo, a to je přesně ono, co je třeba pochopit. Potom tady zazněly, řekněme, nazvu to nepřesnosti k pasivní detekci. Nejedná se v žádném případě, že dojde ke sledování osob nebo informací.

Dále tady zazněla informace, pochybnosti ze strany operátorů. Viděl jsem zápis a závěry z jednání, kdy operátoři vyjádřili podporu při účasti na diskusi se Svazem průmyslu. Potom tady zazněla od paní předsedkyně výboru pro obranu poslankyně Černochové samozřejmě připomínka k té dvoustupňové kontrole. Já tento názor naprosto sdílím a jsem připraven samozřejmě podílet se na rychlém přijetí pozměňovacího návrhu, který bude samozřejmě tuto oblast zpřesňovat.

Tento zákon, co předkládáme my, byl opravdu detailně a dlouhodobě prodiskutován nejenom v poslaneckých klubech, nejenom v rámci se státními organizacemi, ale i s nestátními, a myslím si, že jsme dospěli k dobrému konsenzuálnímu návrhu, kdy vás žádám o podporu tohoto návrhu. Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi krátký. Tady zazněla v té rozpravě spousta informací.

Já bych k tomu jenom dodal, že souhlasím s panem ministrem v tom, že jsem přesvědčen o tom, že není mnoho zákonů, které jsou této Poslanecké sněmovně předloženy, které by byly takto detailně a kvalitně prodiskutovány předkladatelem, což je Ministerstvo obrany. Děkuji vám. Máme tady dva návrhy na zamítnutí a na vrácení. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Opakuji, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Hlasování pořadové číslo 35. Přihlášeno 88 poslanců, pro 15, proti 42. Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu. Zahajuji hlasování na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro?

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.

Návrh byl přijat.